Pan poslanec Hnilička zmínil, že stav zaměstnanců, kteří v současné době působí na Ministerstvu školství, kteří se tím zabývají, je tuším 28. Já nemám problém, že tam bude trojnásobek zaměstnanců, ale já jsem se nikde z toho návrhu zákona nedověděl, jaká bude organizační struktura, to znamená, co těch 50 nových zaměstnanců, kde budou začleněni, jakou budou mít náplň práce. Když to vezmete, je to zhruba nějakých 50 milionů korun ročně, o které se navýší mzdové náklady.

Děkuji.

Nemá zájem. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Mám čtyři přihlášky, z toho dvě s přednostním právem. Pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Vedli jsme rozpravu v prvním i ve druhém čtení tohoto návrhu zákona. Tak já budu jen velmi stručný a vystupuji pouze proto, abych složil Senátu hold za jeho racionální úvahu.

Tam si přečtete, že se zřídí agentura, která ten sport bude podporovat. Bude to asi dvakrát personálně náročnější než dosud a teď už to bude konečně dobře. Předtím to bylo špatně, ale teď už to bude konečně líp, protože to budeme dělat my. Dočtete se, že je to tak dobře, protože to budeme my. A tohle si myslím, že je asi to nejnebezpečnější jádro pudla. A když to zobecním, tak v tom detailu podpory sportu je to vlastně přenos babišismu do tohoto odvětví.

To prostě tak je, protože demokracie není dokonalá.

Tam si nepřečteme, jak se to bude dělat lépe. Tam si jenom přečteme, že zřídíme nový, úplně zbytečný úřad, a protože ho budeme dělat my, tak se to bude dělat dobře, protože nikdo jiný než my, to dobře dělat neumí. A my si také upravíme ta pravidla, a protože si ta pravidla upravíme, tak už to nebude korupce, už nikdo nebude honit žádné Pelty po trestních stíháních. My budeme krást naprosto legálně, protože jsme si na to zřídili agenturu a uděláme si na to vlastní pravidla. Tohle je smysl tohoto zákona.